Je toho ještě hodně.

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, rád bych vás požádal o podporu pozměňovacích návrhů pod označením B1 a B2 s tím, že první návrh je od kolegy Martina Novotného, druhý návrh je ode mě.

Takže děkuji za podporu a budu moc rád, když tento návrh podpoříte. Děkuji panu poslanci Kádnerovi.

Pane kolego, prosím, nemůžete tady... Pane poslanče, prosím, teď nemůžete hovořit s panem premiérem v tomto místě, aby mohla paní poslankyně přednést svůj projev. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás oslovila kvůli pozměňovacímu návrhu, kterým by v případě jeho schválení byla obnova kulturních památek posílena o 400 mil.

Ve třetím čtení už samozřejmě není prostor pro představování návrhu, a tak bych jen ráda uvedla na pravou míru tvrzení, které zde v poslední době zaznělo jen jednou, přesto je natolik zavádějící, že se k němu musím vyjádřit.

Děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, není tomu tak.

Do této oblasti potečou prostředky jen z Integrovaného regionálního operačního programu, což je velký rozdíl oproti končícímu programovému období.

Na zbývajících 40 tisíc kulturních památek budou prostředky pouze z národních programů, jejichž výše je skutečně zanedbatelná vzhledem k počtu těchto kulturních památek. Právě to byl hlavní důvod pro předložení mého pozměňovacího návrhu, který potřebné peníze hledá v našem státním rozpočtu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi si cením toho, že si pozměňovací návrh, který reaguje na úbytek evropských peněz v příštích letech, získal podporu Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova a především Svazu měst a obcí, ale i dalších organizací, které mají blízko k péči o naše kulturní bohatství. Je to přirozené.

Ti všichni chtějí opravovat památky. Vědí totiž o důležitosti obnovy kulturního dědictví, ale finanční prostředky jim chybí. Každá koruna se vrátí třikrát. Znamená příležitost pro firmy, především regionální, obnova památek znamená i podporu cestovního ruchu v regionech. Závěrem mi dovolte, abych vás poprosila o podporu pozměňovacího návrhu pod číslem A12, resp. B21.

Děkuji.

Pane místopředsedo vlády, máte slovo. Děkuji za slovo.

No, pan ministr Babiš řekl, že ministři byli spokojeni se svým rozpočtem. Vzhledem k tomu, že nejsem ministrem, tak mohu říct, že já osobně se svým rozpočtem úplně spokojen nejsem, ale je to výsledek koaličního jednání a toho, co se nám podařilo vyjednat. Je to prostě kompromis. Myslím si, že člověk, který je spokojen, zakrní. Já jsem zvyklý nebýt spokojen ani sám se sebou, ani se svým okolím, ani se stavem této země a to je taky jeden z důvodů, proč se veřejně angažuji.

A ejhle, ukázalo se, že když přijde člověk, který není spokojený se situací, který není spokojen s tím, jak se věci mají, tak že se dá udělat i to, co se nikomu nikdy v této republice nepovedlo.